Problém, který tento systém přináší, je, že současná dvojkolejnost, proti které se deset let bojovalo a pokládala se za nesmyslnou, zůstane zachovaná.

Znovu to zopakuji.

To tedy budiž. Ale aby toto bylo ekvivalentní, ten čtyři plus jedna, vysokoškolskému vzdělání, byť nižšímu bakalářskému, to já pokládám prostě za anomálii. Jednotný produkt vzdělávání, to je všeobecná sestra, plně kvalifikovaná, který vzniká trojím různým způsobem na třech úrovních, ukazuje, že v našem systému je něco špatné.

Byl bych schopen pochopit, kdyby navrhovatelé systému čtyři plus jedna přišli s tím, že takovéto sestry různými kanály vznikající budou trošku diferencované, například ty s nižším stupněm vzdělání budou muset mít třeba o něco více praxe, než budou smět nastoupit do specializačního vzdělávání, nebo vznikne nějaký podobný mechanismus třeba v nástupní praxi, ale nic podobného tam naznačeno není.

Současný systém tak umožňuje pokračovat v jednotlivých stupních kvalifikačního vzdělávání bez cíle zvýšení kompetencí.

Prostě je to samozřejmě atraktivní pro šikovnější mladé dámy, že chtějí získat vysokoškolské vzdělání. Když už to vzdělání na stejné úrovni mají, tak to není tak obtížné a přece jenom to vysokoškolské vzdělávání má nějaký zvuk a vede k této anomálii.

To bylo asi to hlavní, co jsem chtěl říct. Ještě jsou tady dva další problémy. Jednak pokládám specializační vzdělávání za problém. Důvodová zpráva říká, že nyní je právní úprava specializačního vzdělávání místy nejednoznačná, nepřesná, vykazuje mezery, například chybí úprava dokončení započatého specializačního vzdělávání atd. Novela to zčásti řeší. Uvedené nedostatky napravuje, ale přitom legislativní ošetření specializací zůstává i nadále zcela jiné, než to dělá zákon o vzdělávání lékařů, i když ta problematika je velmi analogická.

Poslední kritickou poznámku mám k nomenklatuře zdravotnických povolání. Strukturu těch povolání určuje hlava II zákona a v dílu 1, kde jsou ilustrativně zařazené obory na úrovni sester, jsou to pracovníci, kteří k samostatnosti nepotřebují specializovanou způsobilost. Nepotřebují další atestační vzdělání. V díle 2 jsou zdravotníci, kteří mají vyšší vzdělání nelékařské, magisterské, ale zdravotnického směru a jsou to složitější povolání, která se blíží těm lékařským, a ti potřebují specializační vzdělávání.

Ale logika pojmenování těch pacientů je špatná.